Pan ministr a pan zpravodaj. Pane poslanče, já vám na to neumím odpovědět, protože to teď nevím.

My jsme tu věc projednávali ve výboru pro bezpečnost s místopředsedy výboru a zatím se nechystáme připravovat pozměňovací návrh, který by obsahoval tuto pasáž.

Děkuji, vážený pane předsedající. Pane ministře, dámy a pánové, já bych zdůraznil, že tento sněmovní tisk, který nyní probíráme, to znamená sněmovní tisk číslo 983, má za úkol v podstatě neukázněné řidiče, kteří jsou zahraniční, páchají zde přestupky a náš stát je nemůže jakýmkoliv způsobem postihovat, protože prostě odjedou do své domovské země a jedná se tedy zejména o zahraniční řidiče, jsou to řidiči obvykle polští, rumunští, bulharští, a tak dále a tak dále a tito řidiči bohužel tady páchají poměrně dost přestupků, které jsou v podstatě v současné době nevymahatelné. Pokud se podíváme na západ od nás anebo i směrem k Maďarsku, tam tato pravidla platí.

Nevidím tedy nejmenší důvod, proč v České republice by tito řidiči měli být zvýhodňováni a měli by tady v klidu páchat další přestupky bez toho, aniž by dodržovali dopravní předpisy, přestávky a tak dále. Sami víme, že zahraniční řidiči zde v České republice způsobují i díky přetížení a díky tomu, že nedodržují bezpečnostní přestávky, poměrně dost nehod. I z toho důvodu je tedy nutné uvést tento zákon v platnost.

Ale pro mě je důležité, aby Policie České republiky a Celní správa, která tedy na všech dálnicích a silnicích operuje, aby měli tuto možnost. Takže tento zákon jednoznačně podpoříme.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji.

Vidím, že není zájem. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nikoho nevidím. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Nikoho nevidím. Končím první čtení tohoto tisku. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Dalším tiskem, kterým se budeme zabývat, je

Děkuji. Tentokrát je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a některé další zákony.

Dále navrhujeme zrušit povinnost zpracovávat přehled přestupků, zakotvujeme ochranu soukromí a bezpečnosti osob vystupujících v řízení o přestupku. Zavádíme možnost uložit omezující opatření v souvislosti s drogovými přestupky.

Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Většinu věcí už uvedl pan ministr vnitra. Zákon platí již dva roky a byla vyhodnocena jeho účinnost. Zjistilo se, že je třeba řešit některé problémy, které nastaly. Především je to zmírnění kvalifikačních požadavků na oprávněné úřední osoby, dále zrušení povinnosti zpracovávat přehled přestupků, dále ochrana soukromí a bezpečnosti osob vystupujících v řízení o přestupku a náležitá procesní ochrana zranitelných obětí v tomto řízení, dále zvýšení účinnosti omezujících opatření, odstranění překážek ve vzájemné komunikaci správních orgánů. Nad rámec uvedených změn je pak zakotvena příslušnost obecního úřadu obce základního typu k projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě spáchaných porušením povinnosti stanovené v nařízení obce nebo kraje. Děkuji za pozornost.

Nikoho nevidím.

Hlasování pořadové číslo 233, přihlášeno je 88 poslankyň a poslanců, pro je 69, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.